Děkuji taktéž za přednesený návrh.

Děkuji, vážená paní předsedkyně.

Musím reagovat na vystoupení pana předsedy Okamury.

Je to opravdu velmi nebezpečné. Ta vláda nerozděluje společnost, ta ji spojuje, proto dělá všechna opatření tak, jak tady bylo řečeno.

Všichni tady říkáte nebo máte v oblibě v posledních dnech říkat: Naši lidi, pro naše lidi.

Také děkuji. Nyní načtu ještě omluvu. Omlouvá se dnes od 15 hodin do konce jednacího dne a z celého jednacího dne ve středu, tedy 27. 4., ze zdravotních důvodů paní poslankyně Lesenská.

Děkuji svým kolegům i vám, paní předsedkyně.

Ano, to tempo tam bylo, bylo to moje rozhodnutí a já si za ním stojím.

Tak jsem tehdy rozhodla, že se předfinancujeme. Dneska by vašeho ministra financí z toho bolela hlava, kdyby splácel s takovými velkými úroky.

Tak jenom tolik jsem chtěla připomenout. A určitě se dostaneme k těm daňovým zákonům.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, rozumím tomu, že se nemusí koalici líbit to, když ukazujeme čísla, kdy nevychází inflace tak, jak by si možná koalice představovala, když ukazujeme, že je dvojnásobně vyšší, než jak byla na konci roku, když argumentujeme, že máme šesté nejmenší zadlužení.

Stejně tak nemusíme firmám vysvětlovat, jaká je inflace, ty firmy si dojdou k závěru samy a dokážou si spočítat, o kolik mají vyšší ceny energií. Pojďme společně řešit to, jakým způsobem dokážeme domácnostem a firmám pomoci tak, aby to ještě bylo únosné. Jedná se o odpuštění anebo odložení plateb za obnovitelné zdroje. Nevím, proč se tomu vláda brání. Je to elegantní nástroj. Je to nástroj, který se používá i v jiných zemích Evropské unie, například v Německu. Pokud zde vláda argumentuje tím, že nechce spouštět ryze plošné nástroje proto, že to je v uvozovkách nespravedlivé i když s tím nesouhlasím a tvrdím, že by si nemělo 15 % těch bohatších brát jako rukojmí 85 % tak odpuštění anebo odložení plateb za obnovitelné zdroje není ryze plošným nástrojem, který by toto nedokázal rozdělit. Je to elegantní nástroj, kterým si mohu nastavit spotřebu domácností a přes něj mohu krásně vyplácet přesně to, kolik si vláda řekne.